V tomto ohledu má tedy pravdu pan předseda zemědělství Faltýnek, který byl u toho na rozdíl od pana stávajícího ministra, kdy se nastavovaly podmínky a tvrdě se více jak rok a půl vyjednávalo s Evropskou unií o tom, jak ty podmínky budou nastaveny. Nezměnili jsme v tomto ohledu žádnou rétoriku.

Zpátky na traktor. Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kováčika s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Prostřednictvím paní předsedající panu kolegovi Gabalovi.

Ale vy, pane kolego Gabale prostřednictvím paní předsedající, přece musíte pamatovat doby, kdy tady platily československé státní normy, které byly podstatně přísnější než to, co dnes platí v celé Evropské unii, co se týká kvality potravin. Co se týká ochrany zdraví obyvatelstva. Děkuji. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, předem bych chtěl oznámit, že jsem v konfliktu zájmů. Nicméně dovolte i mně se vyjádřit k tomuto tématu.

Tím zásadním způsobem vlastně došlo k prioritizaci rostlinné výroby a likvidaci živočišné výroby. My po 12 letech po vstupu do Evropské unie už se blížíme skoro k číslu 50 % potravin dovozu. Jestli tento systém zachováme do budoucna, budeme po několika letech a četl jsem vizi Ministerstva zemědělství do roku 2030.

Tento systém upřednostňuje především produkci rostlinné výroby, která téměř, nebo téměř zaměstnává velmi malý počet lidí, ve srovnání s živočišnou výrobou zhruba asi pětkrát méně.

A tento systém právě toto upřednostňuje. Západní EU patnáctka tento systém neměla a dodneška nemá. Dovolte mi jenom uvést příklad jedné země.

Jejich dotace jsou úplně jiné.

To ještě nemluvím o těch dalších věcech, které oni mají nastaveny.

Ale dlouhodobě to nebude možné, pokud se tento systém nezmění.

Co se týká systému dotací, ano, zemědělství má oproti jiným odvětvím dotace. Ale má je proto, protože ty dotace už měla bývalá patnáctka, nebo prostě Evropská unie tyto dotace zavedla. A pokud je my mít nebudeme, tak nebudeme konkurenceschopní. Ale všude!

Nebo resp. máme velmi malý a jiné země mají daleko, daleko větší.

Nemusí se nic složitě kontrolovat. Nemusí Celní správa u nás jednou za dva roky trávit pět dní, aby všechno zkontrolovala.